To jsou naše názory. Takže ať si tady budete říkat, co budete chtít, vymlouvat se, říkat, jaké jsou to nějaké populistické nápady a tak ano, my jsme slyšeli vox populi.

Nám to říkají občané a my přenášíme tyto podněty do Poslanecké sněmovny a naším úkolem je to transformovat do návrhů a projednávat to s vámi.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Pane Okamuro prostřednictvím pana předsedajícího, vy jste asi bohužel neposlouchal mé vystoupení k vašemu návrhu, k tomuto tisku.

Je naprostý nesmysl, aby člověk, co má dneska po tom zvýšení nárok na důchod 10 tisíc, měl nižší důchod než člověk, který platil a odváděl méně v minulosti a má dneska nárok na důchod 9 200. To je přece úplně na hlavu postavené, aby člověk, který odpracoval méně a odvedl méně, dostával více peněz. A tohle vy jste navrhli a z toho důvodu my to nemůžeme podpořit. Takže prosím vás, neobviňujte nás tady, a pokud chcete skutečně pomoci těm nízkopříjmovým důchodcům, což my také chceme, proto podporujeme tento vládní návrh, tak připravujte ty legislativní návrhy důkladně, aby se člověk nemusel stydět pro ně hlasovat. Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktické poznámky já eviduji přednostní právo pana předsedy klubu ČSSD, ale faktické poznámky podle jednacího řádu ještě musím vyčerpat. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já vás nepřekvapím, nebudu tady mluvit odborně k tomu tématu, o kterém tady již dlouho diskutujeme.

Téma důchodů, to není žádné téma, které by bylo tématem našeho století, tématem naší doby.

A tady Pokorný říká: Hlavní těžisko otázky sociální spočívá na zabezpečení výživy každého pracujícího člověka pro jeho stáří.

Skončil vám čas k faktické poznámce.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Nezapomeňte také, že vy jste mladí, žijete už v nové době, ale ti lidé přecházeli z původního socialismu do kapitalismu, mnozí se tomu nestačili přizpůsobit, ne každý byl natolik vzdělaný, aby sehnal jemu odpovídající placené zaměstnání, to znamená, že dělal za nižší mzdu, platil nižší sociální odvody.

Prosím vás, zamysleme se nad tím. Děkuji za dodržení času k faktické poznámce.

Má důchod 9 tisíc korun. Ale máme tady řadu skupin, sociálních skupin a jiných skupin lidí, kteří celý život nepracovali, a jim se důchod vypočítává z průměru. Takže v současné době, kdy je průměrný důchod kolem 14 tisíc, tak je to jistá nespravedlnost. Pane kolego, může se stát, že ne všechny návrhy jsou dokonalé, ale pokud chceme pomoci důchodcům, my bychom měli spolupracovat a táhnout za jeden provaz, a ne hledat jeden na druhém chyby. Děkuji za slovo. Já ke svým dvěma předřečníkům. Každý z nás, kdo tady sedí, má samozřejmě možnost a má právo předkládat pozměňovací návrhy. Ale ten postup by měl být takový, že pokud chci nějakou ideu zapracovat do pozměňovacího návrhu, tak to největší úsilí bych měl napřít na kvalitu toho legislativního návrhu, potom bych si také měl ověřit, jestli ten pozměňovací návrh, pokud bude schválen, je aplikovatelný v praxi. A až mám takový návrh, tak bych ho měl mediálně prezentovat. Tady bohužel se stalo takovým nešvarem, že ta mediální prezentace, na tu se investuje 95 % času i peněz, takže těch tiskových konferencí, těch vystoupení od tohoto místa jsou desítky, a pak to prostě někdo napíše za pět minut. A v tom je ten problém. To, co vy jste předložili, prostě neodpovídá ani tomu, co tady prezentujete. Děkuji za dodržení času k faktické poznámce.